Nicméně abychom si rozuměli. Dokdy má být ukončeno projednávání ve výborech!

A nestihli jste to!

Já to nijak nevyčítám.

Pak bych s tím nevystupoval samozřejmě.

Děkuji za shrnutí problematiky.

Nekontrolovala jsem to.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, ctěná Sněmovno, přiznávám, že si trošku myslím, že debata o proceduře a o lhůtách, zda byly, nebo nebyly naplněny, by měla patřit možná na debatu vedení předsedů klubů či jiná grémia a my bychom se měli zabývat věcnou podstatou toho, co projednáváme. Pro případné diváky a posluchače i pro nás poslance ostatní by to bylo určitě zajímavější.

Proto se velmi a velmi přimlouvám za to, abychom tento pozměňovací návrh přijali. Dovolím si ale avizovat ještě jeden pozměňovací návrh. Ten se týká výdeje zdravotnických prostředků. Je pochopitelné, že v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků nelze dost dobře vydávat například elektrické invalidní vozíky nebo individuálně zhotovované protézy dolních končetin.